Programy jsou vysloveně účelové, sloužící k podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru. V předloženém návrhu výše přidělených prostředků je preferována živočišná výroba. Důvodem je snaha bránit nepříznivému vývoji některých odvětví živočišné výroby, jež jsou nezbytné pro zachování zaměstnanosti na venkově a které v současnosti ztrácejí pozice, přestože předpoklady pro konkurenceschopnou produkci v podmínkách České republiky mají.

Podmínky pro podávání žádostí a rozhodování a přiznávání dotací budou upraveny zásadami Ministerstva zemědělství.

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny projednal návrh dotačních programů dne 14. ledna tohoto roku na své 15. schůzi, přičemž doporučil svým usnesením číslo 63 Poslanecké sněmovně tento dokument schválit.

Děkuji za pozornost. Přečtu jednu omluvenku. Dnes se omlouvá do 12 hodin ze zdravotních důvodů pan poslanec Milan Šarapatka. Zprávu projednal zemědělský výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 373/1 a prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru pan poslanec Ladislav Velebný a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh na usnesení Poslanecké sněmovny. Máte slovo. Já vám děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že nás pan ministr podrobně seznámil s tímto sněmovním tiskem 373 a zvlášť zdůraznil i doprovodné usnesení, které zemědělský výbor důkladně s ním probral a doplnil o ty částky, které tady sdělil, tak vás seznámím pouze s usnesením zemědělského výboru.

Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které zatím neeviduji žádného přihlášeného, ale s faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Bendl. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Opravdu se jí věnoval zemědělský výbor poměrně podrobně, protože je to sledováno zemědělskou veřejností, především tahle oblast.

Nákazový fond, který vznikl za doby ministrování Ivana Fuksy, je dobře, že existuje, a rád tady slyším, že ministr zemědělství říká, že by v průběhu roku nákazový fond doplnil až o 300 milionů korun. Je dobře, že můžeme finančně subvencovat některé oblasti tak, aby české zemědělství bylo konkurenceschopné.

Já myslím, obecně platí, že Česká republika se má více věnovat suchu.

Mám pocit, že se musíme zcela vážně, ve větším objemu financí věnovat vodě v krajině, mimoprodukční funkci rybníků, obnovování rybníků, obnovování vodních ploch v obcích a podobně, protože víte sami, ta čísla není potřeba zde zdůrazňovat a znovu opakovat, ale v Čechách, na Moravě a ve Slezsku zanikla spousta rybníků a voda nám v krajině obrovským způsobem chybí. 15 milionů nás nezachrání. Potřebujeme nějaký silný program, který by umožnil městům a obcím, aby mohly obnovovat rybníky, aby je mohly využívat nejenom zemědělští producenti a hospodáři a sedláci, ale aby je mohla využívat krajina jako celek.

Považuji to za velmi vážnou věc. V případě, že přijdou povodně, často napáchají velmi významné škody, ale přijdeli sucho, jsou ty škody povětšině řádově větší a výkyvy počasí, myslím, že je jenom otázka času, kdy nám něco takového přinesou, a měli bychom se této problematice věnovat. Stejně tak jsem kritizoval i na jednání zemědělského výboru finanční prostředky, které jdou do poradenství. Myslím si, že není potřeba, aby byly tak veliké.